A nyní pan ministr životního prostředí s přednostním právem. Dobrý večer. Děkuji, pane předsedající.

Já nesouhlasím s panem kolegou Stanjurou, vaším prostřednictvím, pane předsedo, že to byl přílepek.

Jiná věc je, že nikde bohužel, a to je vysvědčení České republiky, se z toho nestal takový kriminální byznys jako tady.

Kočku zabijeme, spolehlivě, ale pravděpodobně v okolí pomře také několik lidí, možná několik desítek lidí. To, co dnes navrhuje Ministerstvo životního prostředí, je to, že my máme teď momentálně meziresortní vyhlášku, a je otázka, proč už ji neudělal někdo z mých předchůdců.

Já neříkám, že je to samospasitelné. Určitě mi řeknete, kolegové ze Senátu, že se to dá obejít. Ano, dá. Úplně stejně, jako se dá obejít jejich návrh. Všechno se dá obejít. Já jenom říkám, že senátní návrh já považuji až za ten další, možná poslední krok, možná už opravdu za tou hranou. Jsem připraven se bavit o jakémkoliv návrhu mezi tím, ale já nabízím toto.

Bezpochyby to spoustě lidí zkomplikujeme a otrávíme je. Do toho určitě přinesou efekt i zpřísněné regulace z hlediska kontroly sběren, mimo jiné i to, co je v původním senátním návrhu, tedy regulace z pohledu krajských úřadů.

Věříme, že tato kombinace přinese nějaký efekt. Pokud nepřinese, tak tady slibuji, že v rámci přípravy toho věcného záměru, který by měl už v průběhu podzimu jít do meziresortu a potom následně do paragrafového znění, který projde obrovskou diskusí celé společnosti bezpochyby, nejen té odpadářské, připravíme další kroky, které budou ještě razantnější. Ale já věřím, že tato kombinace kroků, tedy omezení, respektive zákaz výkupu za hotové plus větší regulace sběren, přinese určitě nějaký efekt. Já jenom, a to už tady určitě zaznělo, nechci rezignovat zatím na to, abychom řekli, že tento stát není schopen odlišit zmetky od slušných lidí, a hodí všechny do jednoho pytle a potrestá i ty slušné.

To jsou věci, které my dnes aktuálně připravujeme, nesedíme jenom se založenýma rukama.

Jenom říkám, pojďme zkusit ještě ten předposlední krok a k tomu poslednímu třeba sáhneme po nějaké další debatě, která ale určitě nebude v letech, bude v měsících, a to já mohu slíbit.

Já v tuto pokročilou večerní hodinu už nechci opakovat znovu ty argumenty, které už jsem tady jednou říkal. Ale to byl ten důvod, který nás k tomu vedl. To mi věřte. Ta komplexní novela zákona o odpadech vám jasně ukáže, jakou cestou Ministerstvo životního prostředí půjde.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministrovi.

Jak již zde bylo dnes několikrát řečeno, obce a města v České republice vnímají dnešní stav v této oblasti jako velmi neutěšený.